Jestli máte, pane poslanče, konkrétní já vím, že nepodepsané konkrétní nejsou, dejte mi i ty nekonkrétní.

Je ovšem otázka, jestli veškeré informace, které zde takto říkáme, jsou, nebo nejsou pravdivé.

Já jsem zastáncem toho, abychom ty věci vyšetřili, prošetřili a dali na stůl jasné důkazy.

Ta pracovní skupina by měla v horizontu 14 dnů, maximálně tří týdnů mít první výstup. Já s tím výstupem tedy přijdu a budu rád, abychom diskusi vedli napříč politickým spektrem. Shoduji se i s panem poslancem Stanjurou v tom, že není přípustné, aby se policisté báli ozvat a hájit svá práva. Tady se naprosto shodujeme.

Vím, že jste pro policii a pro vnitro udělal už řadu dobrých kroků.

Dám vám některé ty věci, které mám, a budu rád, když na tom budeme spolupracovat. Ale opravdu ta realita taková je.

Děkuji. Každopádně já osobně doporučuji pana ministra motivovat, nikoli nakopávat.

Pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Na slova pana ministra Chovance doufám, že k tomu nikdy nedojde. Děkuji. Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se nyní pana poslance Zdeňka Ondráčka, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovně k této odpovědi. Žádné. Děkuji. Končím projednávání této interpelace. Otevírám další interpelaci. Místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci daňového výběru. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 775. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti místopředsedy vlády a ministra vlády Andreje Babiše. Vidím pana předsedu Stanjuru. Děkuji za slovo.

Bohužel odpověď není úplná, i když musím objektivně říct, že většinu údajů, které jsem požadoval, jsem obdržel.

Rozumím tomu, že za mnoho zaměstnanců podává daňové přiznání zaměstnavatel.

A zcela logicky tato částka je největší sleva na dani, nebo chceteli snížení příjmů veřejných rozpočtů, nebo chceteli výpadek veřejných rozpočtů. A samozřejmě když tam mám 2 miliony 100 krát 24 tisíc, tak vám vyjde, že to je 52 miliard.

Logicky.